Tím jsme se vypořádali se všemi návrhy, které zazněly k pořadu schůze, a nyní budeme hlasovat o pořadu schůze jako celku.

Kdo je proti?

Návrh byl přijat.